Děkuji panu poslanci Klaškovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak já tedy musím reagovat na pana poslance Votavu prostřednictvím pana předsedajícího, kdy hovořil o legislativních návrzích hnutí Úsvit, které vláda vždycky smete. Ano, my jsme navrhli DPH po zaplacení faktury, aby s touhle tou zlodějnou a neseriózním jednáním, které tady vláda a dosavadní vlády podporují, kdy slušným živnostníkům není zaplaceno, oni musí odvést DPH a podvodníci a zloději si DPH ještě vyúčtují, tak s tímto jsme chtěli skoncovat, a vláda řekla: Ne! Prý bude výpadek v pokladně. Takže radši budeme neseriózní, radši budeme nadbíhat podvodníkům a zlodějům, a to jsme ještě chtěli navrhnout, aby si mohl tu fakturu zaúčtovat ten podnikatel, který má platit až potom, co zaplatí. Tak je to špatný návrh, nebo je to dobrý návrh?

Zkuste si vedle toho žít!

A to je špatný návrh?

Jsou to dobré návrhy! Jsou to návrhy pro lidi. Tak to je! Ale my jsme sem přišli nepolitikařit. Máme dost toho, jak se tady jednalo uplynulých dvacet let.

Co je správné pro občany České republiky, přestože je to proti směrnici EU, budeme bojovat, budeme se pokoušet navrhovat. A prostě zdražovat stavby českým občanům, kdy my na rozdíl od západních zemí tady nemáme průměrný plat 60 tisíc měsíčně nebo 100 tisíc měsíčně, ale naši lidé by si rádi pořídili nové bydlení, mladé rodiny s dětmi, tak prostě my to navrhujeme! My to prostě navrhujeme, abychom neprodražovali nové stavby pro české občany.

To znamená to, co vy jste tam odsouhlasili a mlčeli jste k tomu, jako třeba k zákazu pojmenovávání tradičních českých potravin a další věci, ke kterým jste mlčeli, a my tady na to všichni doplácíme, tak to nám tady netahejte, protože my s tím nemáme nic společného, s vaší politikou, kterou jste předváděli v Evropské unii! To znamená, to je to, co jsem k tomuto chtěl říci, a stojím si za tímto návrhem, i když vím, že nám ho vládní většina zavrhne. Tak, já děkuji panu poslanci Okamurovi a příště ho prosím, jestli by to nešlo trošku klidněji, protože se dostáváme do fáze rizikového pracoviště z hlediska hladiny hluku. Děkuji, pane poslanče. S faktickými poznámkami před přednostními právy zpravodaje a vlády se přihlásil pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče, máte vaše dvě minuty.

Tohle byla pouze technická poznámka, děkuji. Prosím, pane poslanče.

Možná že by to bylo záhodné schválit, tu určitou takovouto úpravu. Ale věcně k tomu, co říkal. On říká, že se jedná o dobré návrhy. Dobrý návrh není ten, o kterém autor říká, že je dobrý.

Pokud je to faktická poznámka, tak pan poslanec Fiala, pak pan poslanec Okamura. Dámy a pánové, já to příliš často nedělám, ale tady chci apelovat na osobní slušnost prostřednictvím pana předsedajícího na pana kolegu Polčáka. My přece musíme argumentovat o těch zákonech, které tady probíráme. My se musíme bavit věcně o argumentech, jestli ten zákon je dobrý, nebo špatný. A vy, pane kolego, začnete vymýšlet, jak někdo nesmí přestoupit ze Senátu do Poslanecké sněmovny. To byste to měl příliš jednoduché. To je přece neuvěřitelné! Prostřednictvím pana předsedajícího, chovejte se slušně. Děkuji panu poslanci. Omlouvám se panu poslanci Votavovi, netušil jsem, že se jedná o faktickou poznámku.

No, pane kolego Okamuro prostřednictvím předsedajícího, vy jste velice zdatný populista. Ty vaše návrhy, nechci vás moc obviňovat, ale většinou se nesou na takové vlně populismu. A je třeba opravdu rozlišit, zdali ten návrh je legislativně dobrý, anebo je zcela špatný. Já jsem vám přece jasně řekl, že i můžu mít pochopení pro smysl toho zákona, nebo té novely, kterou podáváte, to já nezpochybňuji, ale tak jak jste to podali, jak jste to napsali, nevím, kdo z vás devíti to psal tedy, nebo jestli jste si přivzali ještě někoho jiného k tomu, ale to je napsané opravdu velice špatně.

Děkuji panu poslanci Votavy, prosím s faktickou poznámkou pan poslanec Okamura. Vážení kolegové, já jsem se vám přišel jenom omluvit, že jsem mluvil nahlas. Na druhou stranu mluvím od srdce, takže já se vám omlouvám všem. A druhá věc je, když jste mluvil o těch špatných návrzích, vážená vládo a vážený kolego z vládní strany prostřednictvím pana předsedy, budete mít příležitost ukázat, až se bude hlasovat o našem zákonu o referendu na této schůzi, protože my jsme pouze modifikovali váš návrh ČSSD a dali jsme mu nové parametry.

Takže to jsem chtěl říct jenom na okraj. A to, jestli je vám špatně z našich názorů? Pro mě je důležité, zdali z toho není špatně našim voličům, a za druhé, mně je z toho taky úplně špatně, jak ze země, která před dvaceti lety měla přebytkový či vyrovnaný rozpočet, jste ji tady za dvacet let zadlužili takovým stylem, že naši občané nemají ani důstojné životy! Z toho je mi špatně, a proto jsem vstupoval taky do politiky! Kdybyste to neudělali, tak já zůstávám ve svém soukromém povolání a vůbec do politiky nejdu. Děkuji panu poslancovi Okamurovi, s další faktickou poznámkou pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, já bych se jenom chtěl trošičku ohradit proti tomu slovu populismus, protože si myslím, že je to dneska strašně populární a všechno se hází na populismus.